Ale otázka legislativní proces je jedna věc.

Vyhledáme ten nejjednodušší způsob, to znamená, abychom to třeba samozřejmě odpovídám hned na vaši otázku součástí, logicky, budou platby jak za sociální zabezpečení, tak za zdravotní. To je těžší jak to legislativní. Legislativně to nějak prostě dáme dohromady, půjde to do meziresortu.

Legislativně byla připravena.

A bylo to absolutně, byla jiná doba, prostě absolutně nepřipraveno. Tady bude jedna platba. O to je to jednodušší.

Děkuji. Připraví se pan poslanec Polanský. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne. Vážený pane nepřítomný pane ministře, ve vašem resortu máte funkci národního koordinátora otevřených dat. Otevřená data jsou fenomén dnešní doby, který zprostředkovává data ve strojově čitelné podobě bez licenčních omezení široké veřejnosti i úřadům samotným.

Pan ministr přišel.

Děkuji.

Také děkuji. Prosím. Předem děkuji.

Děkuji. Pan poslanec Polanský bude interpelovat pana ministra Ťoka ve věci postupu ve věci odstraňování nelegálních billboardů. Prosím. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážený pane ministře, již třikrát jsem vás interpeloval ve věci nelegálních billboardů u českých silnic. Vzhledem ke konci vašeho angažmá na Ministerstvu dopravy cítím nějakou potřebu ukončit i toto téma. Mezitím Ředitelství silnic a dálnic již získalo rozhodnutí Ústavního soudu, který potvrdil legálnost celého ustanovení, to znamená regulaci reklamy podél silnic.

Ptám se vás tedy, kolik legálních poutačů bylo doopravdy již odstraněno a kdy bude to asi nás zajímá všechny nejvíc odstraňování ukončeno. Díky za odpověď. Děkuji. Pan ministr vám odpoví písemně do třiceti dnů.

Prosím, paní poslankyně. Vážená paní ministryně, dle zprávy tiskové mluvčí Generálního finančního ředitelství se chystá optimalizace finančních úřadů, přičemž by mělo zaniknout 23 územních pracovišť finančních úřadů po celém území České republiky.

Rušením těchto územních pracovišť dochází k větší centralizaci a zároveň vzdalování se občanovi. Nově, aby si občan mohl vyřídit svou agendu na finančním úřadu, bude muset jezdit o desítky kilometrů dále než nyní. Rovněž tato další centralizace úřadu přispívá k dalšímu vylidňování venkova a regionů. Zároveň se tato optimalizace obhajuje tvrzením, že se zvyšuje počet občanů komunikujících s úřadem digitálně. S tímto tvrzením se však nemohu ztotožnit.

Kolik konkrétně ušetříme zrušením těchto pracovišť? Jak velké je to procento? Děkuji za odpověď. Také děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. To nevadí.